Děkuji. Dámy a pánové, já tedy tady mohu stvrdit, že skutečně zahraniční výbor se zabýval tímto vládním návrhem, kterým se předkládá Parlamentu souhlas s přístupem České republiky je to Meziamerická úmluva o vzájemné pomoci v trestních věcech a opční protokol k této úmluvě o vzájemné pomoci v trestních věcech. A skutečně zahraniční výbor po projednání doporučil Poslanecké sněmovně, aby dal souhlas k přístupu České republiky k této úmluvě o vzájemné pomoci v trestních věcech s tím, že při uložení listiny budou učiněny určité výhrady dvě, které potom možná ještě mohu přečíst, to přesné znění potom, až to bude potřeba nebo až se bude hlasovat. Dobře, děkuji panu zpravodaji v tomto případě. Otevírám rozpravu. Do rozpravy se nikdo nehlásí, rozpravu končím.